Šetří se na výdajích, nešetří se na tom, že mám vyšší růst.

Přesvědčení, že podpoří spotřebu obyvatelstva takovým způsobem, že vyššími platy a sociálními dávkami na dluh roztočíme kola ekonomiky. Tomu věří málokdo.

Spotřebitel se chová racionálně, to znamená vybírá si kvalitu a cenu bez ohledu na to, kde to vyrobili.

Myslím si, že tady vzhledem k tomu, že pan prezident pochválil vládu za tento rozpočet, a současně je pan prezident znám svým výrokem, že k budoucnosti se musíme proinvestovat, tak buď mu jeho poradci dali špatné informace o míře investic, které jsou velmi nízké, anebo společně s vládou změnil své oblíbené rčení na to, že k budoucnosti se musíme projíst a propít.

To koneckonců není až tak překvapivé.

Děkuji.

Nyní je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Volný.

Pan kolega Kalousek říká, že predikoval schodek 110 mld. v době, kdy nemohl předpokládat, že se ekonomika otočí.

Druhá věc, která si myslím, že není tak úplně korektní, je říkat, že za všechno a celou ekonomiku může bůh. Když tady byl před třemi měsíci rozpočtový výbor z Německa, tak jenom kroutil hlavou, jak nešťastným způsobem jsme si počínali právě v době krize. Zvyšovali jsme daně, snižovali jsme koupěschopnost obyvatel a řešili jsme vzniklé problémy v ekonomice velice nešťastně. To znamená, není to jenom o bohu, ale je to i o rozumném, korektním a chytrém řízení ekonomiky. Také děkuji. S faktickou vystoupí pan poslanec Kalousek, ale ještě vás chci informovat.

Pan předseda Kalousek má své dvě minuty. Jenom velmi stručně. Nejenom konzervativní odhad vývoje ekonomiky, který nebyl tak optimistický, ale také tam bylo samozřejmě započítáno ono snížení daní z příjmu fyzických osob, které jste zvýšili. To se musí říkat dohromady. Oba dva parametry zvyšují příjmy. A výdajovou stranu vy prostě zvyšujete, proto to není úsporný rozpočet. A nezvyšujete to ve prospěch investic, ale zvyšujete to ve prospěch projídání. To jsou vaše čísla, ne moje. Já za to nemohu.

To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska.